To já naprosto odmítám. A chci říct jednu důležitou věc a obrátit naši pozornost ke statistikám Cermatu z loňského a minulého roku.

Z toho důvodu mně připadá vlastně úplně jako nesrozumitelné v této logice nebo v tomto konceptu zavádět povinnou maturitu z matematiky, a tedy ty tři povinné maturitní předměty. Rád bych slyšel od kolegů, kteří zastávají tu tezi, že by se to tak opravdu mělo dít, aby odpověděli potom na otázku, co budeme dělat s těmi studenty, kteří prostě v tomto systému neobstojí. A bezpochyby se tak stane.

Tak si jenom, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, kteří jste k tomu vystupovali, tak si jenom odpovězme na otázku, co se bude dít za tři nebo za čtyři roky, až se tento systém spustí.

Já bych tedy tu odvahu neměl.

To ale podle mě, dámy a pánové, pane ministře, nepatří sem, na tuto půdu.

Ale to prostě nepatří sem.

Je to výraz odpovědnosti vůči těm generacím studentů, kteří teď studují, i těm, kteří se na ty školy chystají.

Já hluboce nesouhlasím s tím, že by docházelo k nějakému dlouhodobému snižování nároků v našich školách. Slýchám stížnosti na to, že na vysoké školy přicházejí studenti, kteří mají méně znalostí, než mívávali.

Tak to prostě je. Já odmítám názor ten, že na středních školách tím pádem je nějaká horší výuka, než byla. Není prostě. Víc žáků chodí na střední školy a víc studentů chodí studovat univerzity. A to se musí v nějaké podobě projevit.

A platí to, dámy a pánové, i obráceně.

Tolik tedy jsem chtěl dodat k těm argumentů, které tady zaznívaly.

Já jsem přesvědčen o tom, že to není v současné době dobré.

Podle mého názoru to ale nemůže být funkční v současném systému ukončování vzdělávání v České republice, struktuře oborů a různých typech škol, které máme.